Děkuji, pane poslanče. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já se tedy trošku pozastavuji nad tím druhým bodem, a to jsou záležitosti svateb na malých obcích.

Děkuji za pozornost. Pan poslanec Ondřej Profant s faktickou poznámkou. Máte slovo.

Pokud to svěřujeme, je tam ten akt, který provádějí ti pověření zastupitelé, tak v tom nevidím problém.

Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, no tak jako udělejme si v tom jasno. Církevní sňatek má pravidla, která prostě platí stejně, jako platí pro civilní sňatek.

To je prosím právní akt, který posvěcuje stát. Já tomu rozumím, co říkáte, ale musíme se pohybovat na poli práva, a myslím si, že tady je to zcela jasné.

Máte slovo.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Takže tam bych nesouhlasila s panem poslancem Profantem.

Slyšela jsem tady i názory, že výzkum veřejného mínění ukázal, že o to zhruba polovina populace nestojí, o tuto změnu.

Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Je zde zájem o závěrečné slovo. Pan ministr prosím, máte slovo. No, já se přiznám, že tu informaci nemám.

Ale já to ověřím a do druhého čtení vám dám kompletní informaci.